A pak zde máme několik pozměňovacích návrhů mimo tuto dohodu. Zvláště pozměňovací návrh, jehož základním předkladatelem je pan kolega Farský, který podporuje dobrovolnickou činnost, který chce přinést týden volna navíc na práci s dětmi pro jejich vedoucí, bych opravdu velmi a velmi ráda podpořila. Uvádí se, že dobrovolnická práce přináší několik miliard nám všem. A ti lidé si skutečně zaslouží, aby měli podmínky pro to, aby tuto svou dobrovolnickou činnost mohli vykonávat.

Tento návrh podpořila i naše paní poslankyně, má vzácná kolegyně paní Valachová. Já jsem se snažila opravdu spojit s představiteli zaměstnavatelů, ale ani neformálně, ani mezi čtyřma očima mně nedali souhlas k tomu, abychom tento návrh podpořili. Nepodařilo se mi získat jejich souhlas. Ale dohody se mají ctít. Důvěra mezi sociálními partnery je zásadní podmínkou udržení sociálního smíru. Apeluji proto na vás všechny, abychom i my ctili dohodu paní ministryně, a tedy vlády se zaměstnavateli a odbory, že tato předloha zákoníku práce se nebude měnit nad rámec v tripartitě dojednaný. Chci k tomu ještě poznámku. Je tedy dostatek času tento návrh zvednout a zkusit schválit jinou procedurou, buď při jiné předloze, nebo dát jako poslanecký návrh.

Jsem přesvědčena o tom, že ti lidé si to zaslouží. Zaslouží si to i jejich rodiče, zaslouží si to společnost. Věřím, že ani pan poslanec Farský nevzdá svoji iniciativu prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby jeho pozměňovací návrh nyní neprošel. Nyní ale ctím dohodu sociálních partnerů jako princip nutný pro sociální soudržnost, tedy prosperitu v naší zemi. A děkuji za pochopení. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Jurečka.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Já jsem si dovolil zareagovat na předřečnici paní poslankyni Gajdůškovou, která tady komentovala otázku pozměňujícího návrhu pro podporu osob pracujících s mládeží.

Protože potom nerozumím tomu, když se řekne: teď to tady řešit nebudeme, ale kdyby to přišlo jinou cestou o pár měsíců později jako separátní návrh, tak tam už bychom tu podporu viděli.